Děkuji vám. Mám zde zatím dva přihlášené protinávrhy. Pěkné odpoledne, vážený pane předsedající, vážení kolegové. Jsem rád, že jsme stále spolu.

Ano a máme zde ještě jeden protinávrh. Dobré odpoledne.

Děkuji. Děkuji. Mám zde návrh na odhlášení, takže vás tímto odhlašuji.

A zahajuji hlasování.

A já zahajuji hlasování. Táži se, kdo je pro? Kdo je proti?

Výsledek: zamítnuto.

A já zahajuji hlasování.

Zahajuji hlasování. Táži se, kdo je pro? Kdo je proti?

Rovněž tento návrh byl zamítnut.

Děkuji, pane předsedající.

Nezpochybňuji hlasování. Nezpochybňujete hlasování. Takže můžeme pokračovat v rozpravě.

Tak paní poslankyně, máte slovo. Děkuji za slovo. Musím ještě zareagovat na slova pana ministra Jurečky, protože se mi to opravdu těžko poslouchá, a věřím tomu, že to tak nemyslel, že někomu snížíme důchod a zároveň mu doporučíme, aby si došel na úřad práce pro dávku na bydlení, která se stejně platí ze stejného ranku, to znamená z rozpočtu MPSV. Já už jsem to tady říkala jednou jako reakci na výrok pana premiéra, který nabádal rodiny, lidi pracující, aby se nebáli si žádat o sociální dávky, a řekla jsem tady, že to je jediná vláda, kterou jsem kdy viděla, která dobrovolně zvětšuje skupinu lidí, kteří jsou závislí na sociálních dávkách. A dneska musím říct, to je opravdu stavění logiky sociální politiky úplně na hlavu! Děkuji. Děkuji. Tím jsme vyčerpali faktické poznámky a můžeme jít zpět do rozpravy.

Máte slovo.

... zvýšené ceny potravin a léků. Tím se samozřejmě vzbudilo i legitimní očekávání.

Protože samozřejmě vláda neustále hledá škrty, hledá, kde by ušetřila, protože pan ministr financí chtěl mít jakýsi ten rozpočet lepší, než se mu daří, a já ovšem nevidím žádné kroky vlády, které by směřovaly k tomu, že nějakým způsobem dělá kroky, kde opravdu ty úspory nebudou tak bolet, a aby mohla vlastně vyplácet věci, které jsou, myslím si, z pohledu našich obyvatel důležité. A proto jsem s paní kolegyní Jarmilou Pokornou Jermanovou chtěla vládě pomoci a podaly jsme dva pozměňovací návrhy, a to na úpravu zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi. K tomuto kroku jsem vás prosím v posledních týdnech vyzývala, že škrtáte peníze pro důchodce, ale výplatu navýšené výplaty církvím o inflaci, tu ponecháváte beze změny.